Jsem proto přesvědčen, a bylo to i důvodem předložení změny zákona, že v případě pořízení zvláštní pomůcky pro postižené dítě není zákonný požadavek na schválení tohoto jednání rodičů soudem odůvodněn. O žádosti o přiznání tohoto příspěvku rozhoduje příslušná krajská pobočka úřadu práce, a to na základě přesně definovaných zákonných podmínek a finální rozhodnutí závisí na odborném posouzení zdravotního stavu dítěte posudkovým lékařem a posouzení majetkových poměrů rodiny úřadem práce, vše v nejlepším zájmu dítěte. V závěru bych také rád zdůraznil, že přijetí této navrhované právní úpravy s sebou neponese zvýšené finanční náklady na státní rozpočet ani další veřejné rozpočty. Naopak předpokládám určitou úsporu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených pro soudní systém a pro orgány sociálněprávní ochrany dětí, protože dojde k poklesu soudních návrhů v řádu stovek. Sociální dopad pro dítě a jeho rodinu lze vidět pouze jako pozitivní, protože jim zjednoduší přístup k pořízení zvláštní pomůcky pro svoje postižené dítě. Také vás žádám o podporu, protože navrhuji, aby tento návrh byl projednán podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, protože situace je skutečně tristní a čím lépe a rychle to dokážeme vyřešit, tím dřív můžeme těmto zdravotně postiženým pomoci. Děkuji vám. Děkuji panu místopředsedovi. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Alena Nohavová. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

Stává se tedy, že vlastníkem motorového vozidla jako zvláštní pomůcky pro nezletilé postižené dítě již není rodič, nýbrž dítě samotné, a proto je rodič nucen v souladu s citovanými předpisy získat souhlas soudu. Úřad práce jako orgán příslušný k rozhodování o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku ale nadále vydává rozhodnutí o přiznání příspěvku, aniž by vyžadoval příslušná soudní rozhodnutí. Tato soudní rozhodnutí však striktně vyžadují registry motorových vozidel a právě v případě jejich nepředložení odmítají motorové vozidlo zapsat. Rodiče se tak dostávají do situace, kdy motorové vozidlo, které pořídili pro potřeby svého postiženého dítěte, nemohou používat. Neprovázaná současná právní úprava tak místo toho, aby pomáhala, dostává rodiče postižených dětí do neřešitelných komplikací. Předložená novela má odstranit problémy rodičů s registrací s používáním zdravotních pomůcek. Zároveň se sníží i zbytečné zatěžování soudů nadbytečnou agendou.

Já děkuji paní zpravodajce a otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Nyní tedy rozhodneme podle § 90 odst. 2 o pokračování projednání tohoto návrhu.